Děkuji za slovo.

A těmi jsou děti. Tento návrh směřuje k tomu, že se zajistí dětem to, co jim patří. A podívejte se na statistiky. Mohu tady uvádět čísla. Ale v prvé řadě mysleme na děti a k tomu tento návrh směřuje. Pak se můžeme bavit dál. Za tři roky, za x let, kdy se o tomto tématu zde u nás mluví a jinde to funguje, tak ty děti, mnozí už jsou dospělí. Jenom po tom návrhu, který já jsem předkládala na začátku tohoto funkčního období, od té doby už jsou tři roky. Ty děti skutečně vyrůstají a strádají. To není nemravné? Tak přeji pěkné poledne.

Tak, prosím.

My nesouhlasíme s tím, aby vznikla další sociální dávka, kterou bude proplácet stát. Nesouhlasím s tím, co jste říkala, že... S tím naprosto souhlasím a myslím, že se na tom shodne celá Poslanecká sněmovna napříč spektrem. Ale není to přece primární zájem státu, ale těch rodičů, kteří ty děti mají, kteří se o ně mají řádné starat. A když už někdo má dítě, tak se má o to dítě postarat. Pak jsou situace, s tím souhlasím, kdy jsou samozřejmě matky samoživitelky v těžkých životních situacích a tak dále, ale to tady nemůžeme rozebírat, takovéhle konkrétní případy.

Kolik miliard bude mít schodek, jestli byste mi to tady mohla říct.

To se na mě nezlobte.

Já samozřejmě se nebudu vyjadřovat k rozpočtu, protože s tím to nesouvisí.

Není.

To prostě tak není. Já to prostě odmítám. To je celé.

To znamená, že ji zaplatit musí.

Děkuji za slovo.

A tady ten návrh, co tady je, je takový nástroj, jak řešit to, že to pro naši společnost jako celek není ekonomicky výhodné, když jsou malé děti na tom blbě. Ten návrh není dokonalý. Ale paní poslankyně, zrovna u této konkrétní věci, které se věnují světoví ekonomové, udělují se za to Nobelovy ceny, že státní politika může mít velký dopad na prosperitu celé společnosti, když se nastaví správně, a když se nastaví ve prospěch rodin s malými dětmi, tak může mít dopad mnohonásobný, tak zrovna v téhle oblasti by chtěla jiný konkrétní návrh, jak vyřešit situaci, když opravdu každý měsíc rodině chybí peníze na ty nejzákladnější potřeby, aby se tam děti mohly rozvíjet. Nevím, jaké jiné řešení než toto, které má třeba i Německo.

Tak děkuji za slovo. Já rozumím tomu principu. Do dnešního dne se to taky dělo. Funguje to tady, stát nějakým způsobem to vymáhá. To by mě zajímalo. Váš návrh konkrétní tady, jakým způsobem tedy do budoucna to bude probíhat, aby toto fungovalo. Protože ta představa, co tady říkáte, je samozřejmě hezká.

Jakým způsobem? Máte návrh připravený, nebo to bude tak, jak to probíhalo do dnešního dne? Zatím poslední faktická, kterou tady mám. Tak prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Ještě jednou. Ale to, aby věci fungovaly, jak mají, aby tam nezůstávaly ty dluhy na výživném, se stane dvěma věcmi. Pokud nemůže, je potřeba to upravit soudním rozhodnutím. Jinak nevím, jak je možné, že ten soud to v té výši stanoví. To je podmínka číslo jedna. A podmínka číslo dvě.